Takto to rozhodla odborná skupina.

Vycházíme z té krizové spotřeby, která byla v době největší krize, takže v tomto směru ty požadavky jsou zcela jednoznačné.

Určitě naším zájmem bude, abychom nemuseli plošně zavírat školy, maximálně v rámci třeba nějakých konkrétních regionů, ale ohledně formy výuky a distanční výuky, to je skutečně otázka hlavně na pana ministra školství.

S faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Mihola. Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já chápu, že to má pan ministr zdravotnictví těžké, když tady má mluvit za deset dalších kolegů, a asi by to těžko někdo z nás dokázal, ale to je problém vlády. To není problém náš. A pan kolega Bartošek tady vznesl otázky a já se nemůžu spokojit s tím, že se tady dozvíme nebo že tady zazní: tak na tohle nejsem já odborník, to pochopte, nějaká forma byla... Takové termíny, to mně přijde úplně skandální ve vážných věcech, v té oblasti školství. Pokud něco necháme tak, že nějak bylo, nějak bude, tak je to úplně trestuhodné. Pan ministr školství sice pochválil učitele, ale nemyslím si, že učitelé pochválili pana ministra školství, raději bych se neptal, jak by ho oznámkovali.

Už je v systému, protože je to celkem jednoduchá úprava.

Nemůžeme si dovolit, abychom licitovali o tom, jestli máme povinnou, nebo nepovinnou školní docházku apod. Takže já věřím, že v nejbližší době pan ministr zdravotnictví povzbudí své kolegy na vládě , aby nám sdělili jasné stanovisko. Čas váš vypršel. Děkuji za slovo. A protože je opravdu politováníhodné, že tady pan ministr Plaga není, není tomu tak poprvé, rozumím tomu, že má jiné pracovní povinnosti, avšak to, že tady slyšíme, že pan ministr zdravotnictví a tomu to nevyčítám, chápu, že to není váš resort, ale že nevíte, a ani tady není nikdo, kdo by nám to stanovisko sdělil, to je opravdu politováníhodné.